Pak upravujeme parametr, který se týká podmínek mimořádné valorizace.

Ty nůžky se mezi těmito skupinami starobních důchodců neférově rozevíraly.

Pak také reagujeme na to, že upravujeme podmínky pro odchod do předčasného důchodu.

Připomínám, dneska průměrná doba, kdy odchází lidé v České republice do starobního důchodu, je 44,5 roku. A poslední.

Chci tady ukázat, jaký je dneska podíl výdajů ze státního rozpočtu na důchody.

Musíme těmi opatřeními dělat kroky k tomu, abychom nesměřovali k tomu obrovskému deficitu, který by znamenal kolem roku 2050 až minus 350 miliard korun.

To není strašení. To je konstatování situace. A politici mají říkat pravdu.

Nemáme porodnost, která by měla hodnotu dvě a více dětí na jednu ženu.

Můžeme se snažit změnit ty budoucí roky, ale už nedokážeme změnit ten zásadní negativní výkyv, který nastane. Pak jsem také chtěl ještě ukázat drobné srovnání, jaká je ta výše důchodů, když tady zaznívalo, že tato vláda nemyslí na důchodce.

Doporučuju se podívat na to, jaká je výše průměrných důchodů v těchto dvou zemích.

To je potřeba si přiznat, to je jednoznačné a jasné, ale vůči seniorům tato společnost z generování odvodů se zachovala v této situaci velmi solidárně. A my zapomínáme na jeden fakt. Nikdo z našich rodičů a prarodičů si ve svých odvodech neodkládal na svůj důchod. Je to průběžný systém. To znamená, to, co odvedli, se další měsíc vyplácelo na důchody jejich rodičů a prarodičů.

A opravdu tady musí být vyvážená mezigenerační solidarita a musíme sledovat obě dvě ty misky vah.